Můj zákon umožňoval hlasovat o všech otázkách a výsledek nebyl omezený kvorem, stejně jako u každé jiné volby v České republice.

Ano, Bohuslav Sobotka, Andrej Babiš a Pavel Bělobrádek odmítají zákon o referendu. Tito pánové odmítají demokracii, odmítají, aby občané mohli během volebního období cokoli zásadního sami ve své vlastní zemi rozhodnout.

Dámy a pánové, máte tu dnes šanci začít projednávat zákon, kterým splníte to, co občané žádají a co vy jim slibujete, ale neplníte. V současnosti, těsně před koncem volebního období, čeká již přibližně rok na projednání ve Sněmovně vládní návrh, který je tak nefunkční, že občané reálně o tom, co je nejvíce zajímá a trápí, hlasovat podle vládního návrhu nemohou. Do voleb máme nějakých sedm pracovních měsíců. Pokud vláda míní splnit svůj slib, že přijme alespoň nějaký zákon o referendu, byť nefunkční a osekaný, je nejvyšší čas spustit proces jeho schvalování a diskuse o něm. Jakkoli je vládní návrh znetvořený a nefunkční, lze ho opravit do podoby, aby byl skutečně demokratickým a funkčním nástrojem správy naší země.

Už nyní však vím, že vláda naše návrhy záměrně odmítne. Vy, co se děsíte prezidenta Miloše Zemana, můžete v rámci pozměňovacích návrhů prosadit, aby bylo možné hlasovat o odvolání prezidenta republiky. Pana prezidenta to určitě neurazí a mnohé z vás, drazí kolegové, to potěší. Každý přímo volený politik by měl podle mého názoru být také přímo odvolatelný, protože by se měl zodpovídat tomu, kdo ho volil. A vy, dámy a pánové, co voláte po nízkých daních a úsporném státě, hlasujte pro zákon o referendu, ve kterém o daních rozhodují občané. Statistiky z celého světa ukazují, že tam, kde o výši daní rozhodují občané, je také nejvyšší spokojenost s výkonem státní nebo jiné veřejné správy. Věřte, že nejde jen o klasické Švýcarsko, ale také o velké množství států USA. Po pravdě, žádný slušný demokrat nemůže mít kvalifikovanou námitku proti demokracii, kterou ztělesňuje princip, že poslední slovo v zemi mají její majitelé, tedy občané.

S tímto názorem však samozřejmě zásadně nesouhlasím. Bylo by ale fajn, kdybychom se postavili k tématu čelem, zákon o referendu pustili k pevnému zařazení a projednání na program schůze, aby se tady jasně při hlasování ukázali ti, co chtějí zachovat elitářskou oligarchickou nadvládu vyvolených, a ti, kdo žádají a prosazují demokracii. To je fér.

Děkuji za pozornost. Děkuji.

Pane předsedo, vážená vládo, paní a pánové, nejprve mně dovolte, abych vám popřál hezký dobrý den, hezké odpoledne, u příležitosti počínajícího pracovního týdne Poslanecké sněmovny, a projevil vůli poslaneckého klubu KSČM návrh pana kolegy Okamury podpořit.